Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si plně vědoma, že se tyto pozměňovací návrhy vzájemně vylučují, nicméně oba byly podány především proto, abychom chránili naše občany proti úředníkům a aby byl vyšší zájem našich občanů, kteří žádají o přiznání příspěvku na péči či invaliditu. Ano, děkuji. Nyní prosím pana zpravodaje. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Já jenom abychom učinili zadost všem náležitostem, tak bych rád načetl legislativně technickou úpravu, která je nutná, abychom mohli potom posuzovat a schvalovat jednotlivé pozměňovací návrhy.